Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Táži se, zda má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům k projednání. Děkuji za slovo. Jak už jsem avizoval v rozpravě, navrhuji výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Má někdo další návrh?

Děkuji. Táži se, zda někdo další má návrh. Nikoho dalšího nevidím. V tom případě budeme hlasovat o jednotlivých návrzích.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl zamítnut. Budeme hlasovat o druhém návrhu. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, aby tento tisk byl přikázán ústavněprávnímu výboru, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku.

I tento návrh byl zamítnut. Konstatuji, že jsme tento tisk nepřikázali žádnému z dalších výborů k projednání. Jako poslední budeme hlasovat o zkrácení lhůty na projednání o 30 dnů.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas a lhůta na projednání byla zkrácena o 30 dnů. Končím projednávání tohoto bodu. Ještě než přeruším jednání schůze do zítřejšího dne, přečtu omluvy. Dnes od 19 hodin z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Ondřej Benešík. Od 19 hodin do konce jednacího dne se omlouvá pan poslanec Adam.